2.

Paní ministryně financí už je u řečnického pultu. Já jí dávám slovo a prosím, předložený návrh uveďte. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi odůvodnit velmi stručně návrh novely zákona o podzimním kompenzačním bonusu, jehož cílem je připustit čerpání tohoto bonusu osobami v úpadku.

Tento požadavek opakovala Evropská komise i v rámci jednání během loňského roku, což vedlo k tomu, že byl promítnut také do zákona o kompenzačním bonusu.

Těmto lidem se tak nedostalo uvedené formy pomoci, ačkoliv jejich činnost byla také bezprostředně zakázána nebo omezena státními opatřeními. Po celou dobu se Ministerstvo financí snažilo Evropskou komisi od loňského roku, kdy jsme ten problém poprvé zaznamenali, přesvědčit, aby umožnila kompenzační bonus osobám v úpadku vyplácet. Během ledna bylo nakonec nalezeno řešení, kdy by poskytnutí bonusu osobám v úpadku bylo realizováno mimo uvedený dočasný rámec ve formě veřejné podpory v takzvaném režimu de minimis jenom pro tyto lidi. S tímto řešením vyslovila Evropská komise zatím předběžný neformální souhlas, a proto jsme okamžitě zpracovali a předložili tuto novelu, aby bylo možné vyloučení nároku u osob v úpadku zrušit. Účinnost zákona se navrhuje dnem následujícím po dni vyhlášení, nicméně navrhujeme, aby o nově přiznaný kompenzační bonus si bylo možné požádat i zpětně za již uplynulá bonusová období, a to ve lhůtě dvou měsíců od účinnosti zákona.

Děkuji vám, paní ministryně.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové. V souvislosti se vznikem a šířením onemocnění COVID19 způsobeného koronavirem se současně nacházíme v nouzovém stavu, který byl opakovaně prodloužen. V souvislosti s dopady zákazu na omezení podnikatelské činnosti vyvolanými epidemickou situací vláda České republiky a jednotlivé resorty přistoupily už na jaře roku 2020, tak v současné době k různým opatřením, která mají poskytnout nezbytnou podporu ekonomickým subjektům.

V rámci nyní předkládané novely zákona se proto navrhuje zrušení pravidla, podle něhož nárok na kompenzační bonus nemá osoba, která byla v bonusovém období v úpadku. Takže to je asi to hlavní s tím, že většinu tady již zmínila paní ministryně.

Je to projednáváno ve stavu legislativní nouze. Po úvodním slově náměstka ministryně financí pana Kouby, mojí zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu